11.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které mám přihlášenu paní poslankyni Radku Maxovou, ale s faktickou poznámkou před ní pan poslanec Pavel Plzák. Faktická poznámka, pak teprve přednostní právo, pane předsedo Pan kolega Plzák tedy s faktickou poznámkou k tomuto tisku. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, možná že moje faktická poznámka bude podobná jako pozdější příspěvek paní kolegyně Maxové.

Proč k tomu chci uvést malý komentář? V tomto případě se do snížené sazby zavádí něco, co léčivem není. Je to potravina, byť v něčem specifická. Je specifická v tom, že neobsahuje určité látky, které někteří lidé nesnášejí. Já jenom chci upozornit, aby se neotevřela Pandořina skříňka, že jsou lidé, kteří jsou nemocní s celou řadou potravinových alergií.

A tak dále. Takže jenom jsem chtěl říct, jestli v tomto případě nejdeme nad rámec toho, co vláda plánovala. Děkuji i za dodržení času. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Když se podíváme na to, co se stane, když tuto vládou navrženou novelu přijmeme, tak zjistíme, že za prvé bude mít dopad zhruba na čtvrt milionu podnikatelů, kteří jsou plátci DPH.

Za třetí, každý měsíc každému z nich vezme tato maličkost 3,5 hodiny jejich času. Za čtvrté tady zavádíme během tohoto volebního období už minimálně šestou a rozhodně ne poslední změnu daňových zákonů. A za páté samozřejmě je to přípravný krok na zavedení registračních pokladen, ať už si tom myslíme cokoliv. A já se vás ptám jménem občanských demokratů proč? Proč vláda, která má dost peněz na to, aby v příštím roce navýšila provozní výdaje ministerstev o 10 mld. korun, přenáší odpovědnost na poctivé podnikatele, chce po nich, aby hradili náklady spojené s dokazováním toho, že oni nekradou? Proč, když chce tento stát někoho kontrolovat, tak to mají svými penězi a svým časem platit občané, kteří se snaží poctivě pracovat? Proč máme poctivé slušné podnikatele nutit k tomu, aby každý měsíc povinně hlásili finančnímu úřadu, kolik vydělali? A všimněte si už toho samotného názvu: kontrolní hlášení. Co to evokuje? No neustálou kontrolu, dohled, evidenci, podávání hlášení. Jak je budeme vyhodnocovat? Co to bude znamenat? Budeme na to potřebovat nové úředníky? Samozřejmě že ano.